32. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody Znovu poprosím pana předsedu mandátového a imunitního výboru, pana poslance Stanislava Grospiče, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení. Děkuji, pane předsedo.

Budeme tedy hlasovat stejným způsobem jako u předcházejícího bodu o přerušení tohoto bodu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Přerušuji bod č. 32.